Pan ministr?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Kdo je proti? Je to hlasování 205. Další prosím.

Kolegyně a kolegové, já se vám za to omlouvám.

Jen bych poprosil, aby pan předsedající neudělal nějakou chybu. A31 přijat byl, čili návrhy D1 a D2 byly hlasovatelné, tím pádem všechno, co jsme provedli, bylo v pořádku a předsedající nemusí prohlašovat nic za zmatečné.

Budeme pokračovat. Je tomu tak.

Prosím pana ministra o stanovisko.